Vážím si stejně tak každého jako těch, kteří jsou v manželství, zplodili děti.

Nemuseli si to tak vybrat. A i oni pevně věřím, že se shodneme mají právo na své štěstí, mají právo na svůj naplněný vztah a život. I když jim třeba nebylo dopřáno to, co sami chtěli. Patřím mezi ně a uráží mě, pokud se takovýmto způsobem někteří vyjadřují.

Stejně tak nikomu neberu právo na jeho názor.

O toleranci jak k těm lidem, tak k tomu názoru, který kdo z nás má.

A to samé požaduji od každého, ať už ten názor má zkrátka jakýkoliv.

Děkuji za pozornost.

Já si myslím, že bych nezaměňoval slovo tolerance za věci, které se týkají urážky konkrétních lidí. My v každé bytosti vidíme člověka. Paní kolegyně říkala, že je křesťanka a katolička.

Říkáte, že jste konzervativní politická strana. Já jsem se jenom díval do všech pouček a konzervativní politické strany stojí na tradičních hodnotách. Vy ji popíráte, ale máte na to právo. Já se domnívám (?), že tím, že nechceme přijmout institut manželství pro všechny, kohokoli chceme urážet. Především v člověku vidíme tu lidskou bytost, nikoli to, že je někdo jiného pohlaví. Lidskou bytost. A abychom tu lidskou bytost zachovali ve společnosti, říkáme, že institut rodiny je institutem muže a ženy. Tím nechceme nikterak komukoliv jeho život křivdit nebo ho hanobit. Já se domnívám, že se tady jedná jen a jen o to, že rodina je muž a žena a že registrované partnerství je tady to, co po léta tato skupina lidí chtěla, a jeli tam nějaký nedostatek nebo jsouli tam nedostatky a mají ti lidé na to právo, pojďme změnit zákon o registrovaném partnerství. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Myslím si, že tady není úplně správné hovořit o manželství pro všechny.

Je to stejné, že se bavíme o nějakém pojmu, který má různý kulturní podtext. Samozřejmě existují i jiné formy manželství v jiných kulturách. Existuje tady mnohoženství například. I to je svazek, který se manželstvím nazývá v některých kulturách, apod. Samozřejmě, že občanské právo a stát nemá žádným způsobem upravovat city lidí, to znamená lásku. Tady se bavíme o rodinném právu, o smyslu toho, co stát má upravovat, co má podporovat, co má nějakým způsobem deklarovat. To znamená, není to manželství pro všechny, i pokud by se to takto přijalo.

Tolik moje poznámka.

Děkuji, pane předsedající.

To je úplně jedno. Důležité je, kolik lásky těm dětem předáte.

Děkuji za slovo.